Vážené členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu, ale zároveň také stanoviskem svým, a zároveň abych částečně i reagoval na některé správné slovo teď nemohu najít výlevy z pravé části tohoto politického spektra.

To, že má být tato komise na základě dohod politických stran přidělena KSČM, jste také věděli, byť jste zmínil, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste se nedohodli. To je ale vaše volba, vy jste z jednání odejít nemusel a mohli jste hlasovat.

Vám se podařilo zpochybnit volbu. Když napodruhé se vám to nepodařilo, tak si myslíte, že jste svolali demonstrace. No, chtěl bych vám, vážení kolegové z pravé části politického spektra já vás nazývám demokratická žumpo říct že . Ano, děkuji vám za potlesk . Chtěl bych vám říct, nebuďte tak namyšlení. Nebuďte tak namyšlení. Kdyby šlo o těch pár desítek a stovek lidí, tak se vám vysměji. Mě k mému rozhodnutí, které přednesu nakonec, rozhodně nevede pár desítek či stovek nebo, jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích.

Vy čtyři jmenovaní jste před dvěma měsíci chodili a tu skupinu vámi povolaných lidí jste tady podporovali. Vědomě jste porušovali zákony České republiky! Ale demokraticky nás tady budete přesvědčovat, jací vy jste demokraté.

Takže to je vaše demokracie. Vaše podání demokracie.

Vy, kteří tady stále dokola mluvíte o demokracii! Děkuji, to svědčí o vaší demokracii. Vaše demokracie Jestliže tvrdíte, že lžu, a chcete na mě pokřikovat, nemáte tu slušnost, tak se přihlaste do diskuse. Vaše demokracie, vaše pojetí demokracie znamená to, že jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti vystaveny takovému mediálnímu tlaku, a nejenom mediálnímu, i výhrůžkám, že jsem zvažoval a konzultoval s Policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany. V demokratické zemi člen Parlamentu České republiky se bude dbát o své vlastní děti jenom proto, že vy jste si vymysleli modlu.

Protože to je vaše demokracie ve vašem pojetí! Tak se chováte vy demokraté!

Když jsem byl ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky, čelil jsem mnoha tlakům, mnoha tlakům přicházejícím od vás, vás, které jsem vyšetřoval a které jsme vyšetřovali na protikorupční policii! Ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem si svoji rodinu ochránit. Dnes bohužel tu možnost nemám a nezbývá mi nic jiného než volit tuto formu.

Nyní tedy ještě s přednostním právem jsem viděl přihlášku pana předsedy Stanjury. Děkuji za slovo.

Tak aby bylo jasno.

My jsme žádné demonstrace neorganizovali. Já vím, že pro vás je to divné, že vy tomu nerozumíte, že se občané svolají sami, sejdou se a vyjádří svůj svobodný názor.

Od nich nic jiného nečekám, žádné překvapení stanovisko komunistů. Ale já jsem zažil i jiná nehorázná vystoupení i jiných poslanců pro krátkodobý účelový politický zisk. Ale měli byste bránit demokratická pravidla pro všechny a měli byste bránit naše svobodné občany, které nikdo neorganizuje. No je to možné. Takhle funguje svobodná demokratická společnost.

Říkám to naprosto jasně, naprosto vědomě na mikrofon a veřejně a platí to pro všechny. A nechci říkat případy, kdy vaši fanatičtí příznivci mi píšou dnes a denně. Jsem si skoro jistý. Ale nechci to zpochybňovat a nechci to zlehčovat, tuto hrozbu. To je samozřejmě věc, od které se musí každý demokrat distancovat.